Prostě vy, promiňte, ale plácáte úplný nesmysly!

Ta vaše vyjádření, to opravdu jako já se stydím za to, že je takováhle předsedkyně Sněmovny, jako jo, je to strašná ostuda. Je to strašná ostuda. Jste úplně mimo realitu.

Místopředseda ODS a jeden z nejvyšších, je to místopředseda největší vládní strany a ministr. Tohleto je vláda České republiky? Tahleta ostuda!

To znamená, když prosazujete názory mimo hlavní názorový proud, což samo o sobě nemusí být vždycky špatně, ale jestli někdo jde proti lidem, tak je to právě vaše vláda. Vy zastáváte extrémní názory. Vy jdete proti lidem. Takže jestli je tady někdo extrémní, řekl bych extremistická vláda, která jde normálně úplně proti zájmu většiny lidí, a jsou to i ty veřejný průzkumy, tak je to přesně vláda Petra Fialy. Je to tak.

Počkáme si na to, jestli se v koalici pohne svědomí, a třeba na to dáte prostor. Druhý bod, vážené dámy a pánové, chtěl bych navrhnout na pořad této schůze Poslanecké sněmovny ještě druhý mimořádný bod a je to bod s názvem Nárůst počtu nelegálních migrantů do České republiky. Mně píše řada lidí a já na to téma upozorňuju už několik měsíců, že razantně stoupá počet nelegálních migrantů, přechodu nelegálních migrantů do České republiky.

A vidíme to na všech těch příkladech, které já tady říkám.

Ale tak dělejte si to podle svýho.

Ten bych tedy chtěl navrhnout jako druhý bod dnešní schůze. A znovu říkám, je tady velký nárůst ilegálních migrantů.